Prosím, aby se slova ujal pan prezident republiky.

Až dosud jsem v tomto smyslu před vámi vystoupil třikrát, včetně dnešního vystoupení.